Potřebují ho nemocnice a zdravotníci, před jejichž prací se hluboce skláním. Potřebují ho hejtmani a starostové, kteří řeší situaci v krajích a obcích, ale ne v rukou šílence. Pokud nedostane vláda lekci a nezakročíme, zemře ještě mnohem více lidí, než když teď nouzový stav ukončíme. Proto je potřeba přimět vládu k tomu, aby se reálně posunula, situace se zlepšila a ty lidi jsme zachránili. Bude mnohem lepší, když pandemii bude řešit Ústřední krizový štáb, který ji řešit má spolu s hejtmany, a vláda jim bude poskytovat maximální a účinnou podporu.

Proč začíná vyjednávání o tak důležité věci, jako je prodloužení nouzového stavu, v podstatě z naší iniciativy a premiér o jednání k prodloužení žádá půl hodiny před jednáním Sněmovny? Jak to, že vláda nevyplácí krachujícím živnostníkům, kterým zavřela krám, náhrady, aby neumřeli hlady, a naopak je žene do černého podnikání? Jsou tady samozřejmě kompenzační bonusy, ale ty náhrady, které se mají vyplácet podle § 36 krizového zákona, se téměř nevyplácí. Dále budou platit nutná opatření, jako je prodej přes okénko podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kde jsou omezeny stravovací služby. Ať se navíc kompenzuje i část tržeb. Dále mohou být limity návštěvníků obchodu, přísná hygienická pravidla na služby.

Zákon umožní i kompenzace i převedení úředníků, kteří obvykle kontrolují hospody nebo EET, do krajských hygienických stanic i nasazení armády. Ještě nějakou dobu musíme vystačit s tím základem, kterým je testování a trasování, a kde to pořád nefunguje tak, jak má. Důvěřujme konvenčním metodám řešení pandemie. Držme se parafráze, že pokud máme nedostatky v trasování, odstraníme tyto nedostatky, ne celý ten systém trasování a boje proti pandemii. My jsme navrhli taky a jsem rád, že s tím přišli i komunisti a další strany aby vláda připravila plán návratu dětí do škol, včetně kloktacích testů, které se připravují, a je dobře, že pan ministr na tom pracuje. Paralelně s tím bude samozřejmě pokračovat očkování seniorů. A to, co nebude možné v nouzovém stavu, zvládnou hejtmani ve stavu nebezpečí, například pracovní povinnosti, které jsou potřeba k vybavení některých nemocnic. Současně musíme říct, že i ti studenti, kteří tam pracují, si zaslouží důstojné peníze za svoji práci ve zdravotnictví. S vládou se shodujeme určitě v jedné věci. Není to sranda, nezačíná čas mejdanu. Konec nouzového stavu neznamená, že můžeme polevit. Naopak, musí proběhnout racionalizace opatření, aby je vyčerpaní lidé více dodržovali. Já jsem se obrátil dnes odpoledne na všechny ostatní kolegy, předsedy klubů, a jsem rád, že někteří z nich už zde představili i návrhy usnesení, které vycházejí z toho, co jsem doporučoval jako okruhy, ke kterým by se Poslanecké sněmovna měla vyjádřit tak, abychom vyslali jasný signál, že tímto nekončí nouzový stav. My navrhujeme usnesení, aby Poslanecká sněmovna za prvé konstatovala, že na rozdíl od jarní vlny je situace v rámci současného nouzového stavu nezvládnutá a vyžaduje významnou změnu dosavadní strategie boje proti pandemii. Za druhé vyzývá vládu, aby systematicky přistoupila k rozšíření kapacit testování a trasování, jakož i motivačních a kompenzačních opatření pro obyvatelstvo a zabezpečila tak co nejrychlejší přechod do stavu, kdy bude trasování v kontaktu funkční.

To je ten návrh, který jsme předložili vládě už dříve v paragrafovém znění.

A naopak její podpora a prostředky z peněz daňových poplatníků, které spravuje, je potřeba nadále vynaložit prostřednictvím mechanismů, které budou fungovat i po ukončení nouzového stavu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zájem o závěrečná slova? Není. Tedy můžeme přistoupit k hlasování. Požádám paní zpravodajku, až jí budou předána usnesení. Prosím, paní zpravodajko. Dobrý večer.

Byly předloženy tři návrhy doprovodných usnesení.

Dámy a pánové, v minulosti jsme vždycky hlasovali doplňková usnesení až po usnesení o prodloužení či neprodloužení nouzového stavu, jenom na posledním jednání to bylo opačně.

Pokud tady máme víc než jeden návrh což máme, máme návrh pana poslance Juránka tak bych teoreticky mohla a nemusela dát hlasovat orientačním hlasováním. V rámci orientačního hlasování se hlasuje tak, že pak dám hlasovat vlastně o tom, který získal největší podporu, ten by byl hlasován jako první. Návrh, který získá větší podporu, následně bude hlasován jako první.

Který získá větší podporu, následně bude hlasován jako první.